Otázka: Paní ministryně, jaký je konečný termín předložení novely? Další otázka: Jaký je odhad legislativního procesu? A můžete naznačit, jakým způsobem se chce novela s problémy vypořádat?

Obcím ale tuto povinnost zatím žádný právní předpis neukládá. Sněmovnou neprošel zatím ani žádný návrh na rozšíření daňové výtěžnosti pro ně. Děkuji. Děkuji panu poslanci, kterému bude odpovězeno písemně.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, jsem rád, že jste dorazil. Svou interpelací bych chtěl říct, že mě oslovil jeden ze starostů z mého volebního obvodu. Údajně jste měl veřejně přislíbit vyhlášení nově připraveného programu Ministerstva průmyslu a obchodu, program, který by umožnil městům a obcím výkup tzv. brownfieldů od soukromých osob.